A já si pamatuji, kdy ministr financí dával hlavu na špalek, ať se nebojíme, že to určitě bude, těch nějakých 80 miliard korun a tak dále.

Takže já osobně mám pocit, že prostě a jednoduše tato vláda to s financemi moc neumí, a proto my tady jsme, jsme tady už čtvrtý den, protože si chce vzít ty finance na těch, kteří jsou jedni z nejzranitelnějších, a to jsou starobní důchodci. Ti si nemůžou najít další, druhé, třetí zaměstnání, tak jak radí někteří ekonomičtí poradci této vlády právě například rodinám s dětmi.

A myslím si, že skutečně tady nemusíme trávit čtyři dny a čtyři noci kvůli 19 miliardám. Kór když všichni víme, že to prostě a jednoduše těm starobním důchodcům patří. Děkuji moc za pozornost. Než dám slovo další přihlášené, tak mám omluvy.

Nicméně všichni jsou o tom informováni z hlediska předsedů klubů. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Pastuchová, následuje paní poslankyně Adámková.

Děkuji, paní předsedkyně.

Jsem moc ráda, že vždycky se přijde podívat na pět minut, nic nám neřekne k tomu, co tady říkáme, a zase odejde. Já tady nebudu asi dlouze číst ty mé projevy, protože jak jsem řekla, děkuji panu našemu předsedovi, panu Babišovi, že byl tak hodný a ty naše projevy, které jsme si připravili a které tedy nepřijdou vniveč, ta naše práce, že je tu alespoň některé přednesl. Já se vyjádřím ke svým osmi sněmovním pozměňovacím návrhům.

Já bych se tedy vyjádřila ke svým pozměňovacím návrhům.